Zase se příliš nelišíme od vládních představ, protože vláda ve svém velkém návrhu nového zákona vlastně rozlišuje tři sazby loterie, kurzové sázky a technická zařízení. Někteří předřečníci už zmínili, že je dokázáno, že je různá společenská škodlivost.

Oba návrhy předám panu zpravodaji a v podrobné rozpravě se pak k nim už jenom formálně přihlásím.

Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také tomu tak není. Žádný návrh na vrácení nepadl a návrh na zkrácení lhůty budeme hlasovat až po rozpravě podrobné. Budeme se tedy zabývat podrobnou rozpravou, kterou otevírám, a jako první vystoupí pan poslanec Karel Fiedler.

Děkuji za slovo. A už jen krátce zdůvodním věci, které obsahuje, protože můj projev byl poměrně podrobný. Pozměňovací návrh vychází ze schválené vládní koncepce selektivního přístupu k jednotlivým druhům loterií a jiných podobných her.

Můj pozměňovací návrh tyto sazby diferencuje, kde se snaží co nejvíce zohlednit jejich společenskou nebezpečnost.

To je to, co vládní sněmovní tisk 626 vůbec neřeší, což si dovolíme kritizovat, ale současně navrhujeme řešení, které nabízíme tak, aby Poslanecká sněmovna mohla přijmout, a tím v podstatě nabízíme i možnost zvýšení příjmů státního rozpočtu, protože pokud toto provozování nelegálních přístrojů bude postiženo, předpokládáme logicky, že se to projeví i ve zvýšeném výběru daní od těch provozovatelů tohoto hazardu, kteří jsou legálně registrováni, provozují to pod registrací státu a odvádějí daně. Pozměňovací návrh rovněž zvyšuje horní hranici pokuty, kterou je možné uložit za provozování loterie nebo jiné podobné hry bez příslušného povolení, z dosavadních 10 milionů korun na navrhovaných 20 milionů korun. Navrhované sazby pro jednotlivé dílčí základy odvodů loterií a podobných her jsou vyšší než sazby stávajícího odvodu z loterií. Sazba 22 % se navrhuje pro ostatní druhy loterií, kde výhledové sazby dle vládní koncepce by měly převážně činit 23 %.

Včera také v rozpočtovém výboru zaznělo to, že tito provozovatelé jsou ve velké nevýhodě proti těm, kteří provozují tuto činnost nelegálně. Další zvýšení sazeb je staví v podstatě do velmi problematického prostředí.

A prosím potom ve třetím čtení o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne. Také já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je ve sněmovním systému zaveden jako sněmovní dokument číslo 3101. Velice stručně odůvodním. Navrhuje se změna podílu rozpočtového určení odvodů z výherních hracích automatů a jiných technických zařízení ve prospěch obcí, a to z 60 ku 40 % na 63 ku 37 %. Jedná se tedy oproti původnímu vládnímu návrhu ve prospěch obcí o 3 %. Myslím si, že každá koruna pro obce je v tomto případě jistě žádoucí.

Nyní paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 3103.

Děkuji.

Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ani v podrobné rozpravě nepadl návrh na vrácení zákona garančnímu výboru.

Ale dám samozřejmě závěrečné slovo panu ministrovi, pokud má zájem. Není tomu tak. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji panu zpravodaji.

Odhlásím vás všechny a požádám vás o novou registraci.